Děkuji, pane předsedající. Asi vás všechny, kteří horníky viděli jenom v televizi a zasvěceně o tom hovoří, abych mohl na vás reagovat.

A co se stalo? 80 % bezpříznakových horníků! 80 %! My jsme tady taky nějakým způsobem dodržovali pravidla. Já říkám, že ne.

Děkuji za přesné dodržení času.

Myslím si ale, že jsme naprosto ve shodě, prostřednictvím předsedajícího pane kolego.

Naopak.

Změnila se snad tato strategie vlády?

Budu hodně stručný.

Vždyť stačí jedna stručná odpověď pana ministra.

Nebo varianta B, udělali jsme tuto, tuto, tuto chybu, z té jsme se poučili a příště to uděláme tak a tak jinak. Nevidím v tom problém. Je to hrozně jednoduché.

Anebo varianta B, toto, toto, toto, toto bylo špatně, na základě zkušeností, které jsme tam získali, to změníme a příště toto bude probíhat jinak.

Jednu otázku na pana ministra, jestli skutečně na Karvinsku tedy promořujeme, to by bylo dobré, aby se řeklo nahlas.

Nyní kolega Hájek s faktickou poznámkou. Strategie vlády o promořování určitě nehovoří, ani není.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, členky a členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl na úvod velmi ocenit vystoupení pana místopředsedy Poslanecké sněmovny Hanzela.

To je prostě cesta do pekel. A souhlasím i s tím, že ty mediální titulky Karviná může za to, že někam nemůžeme vycestovat jsou prostě příšerné. Já mu rozumím jako bývalý starosta. To je prostě věc, kterou každý regionální patriot musí odmítnout, ale musí to odmítnout každý rozumný člověk. Protože stigmatizace nemocných, ať je ta nemoc jakákoli, je prostě něčím, co do civilizované země nepatří.